Tento pozměňovací návrh Ministerstvo zdravotnictví podporuje. Dámy a pánové, díky za pozornost. Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj. Prosím. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, tento zákon samozřejmě výbor projednal, přijal stanoviska a doporučil legislativně technickou úpravu, kterou bych potom přednesl po otevření rozpravy. Tu bych načetl. Jinak bych chtěl říci, že návrh na zamítnutí ve druhém čtení podán nebyl. Kolegyně, kolegové, já prosím o klid, aby pan zpravodaj mohl nerušeně vystupovat. Tak jestli můžu, pane předsedo, načíst tu legislativně technickou úpravu, která byla na garančním výboru?